Děkuji za dodržení času. Další s faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Volný. Pane poslanče, máte slovo. Kolegové, kolegyně, zdravím paní předsedkyni. A vás, kolegy, taky. Já mám dvě poznámky.

Já to nemůžu vymluvit a tak to prostě je.